Tím by se celá situace mohla zjednodušit. Ale to je v podstatě jenom taková myšlenka. Nicméně já bych určitě rád podpořil to, že zákonem se bude zabývat výbor pro zdravotnictví, i to, že bude prodloužena lhůta na 90 dnů. Poněkud mě zaráží to, co i mého předřečníka, že byl stažen právě vládní návrh zákona o doprovodných zákonech, zákon o reklamě atd., který je opravdu velmi důležitý.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Zatím posledním je pan poslanec Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, výhoda nebo nevýhoda toho posledního, kdo mluví, je to, že většina těch věcí již zazněla.

My samozřejmě potřebujeme to, aby prostředky byly regulovány. Samozřejmě potřebujeme zákon, který řekne, jakým způsobem budou uvolňovány a testovány do provádění nebo do aplikace v České republice, ale zároveň potřebujeme všechno to, co je v tom druhém zákoně. Je tam rozsáhlá pasáž o reklamě. Zdravotnické prostředky jsou věc, která reklamě obrovsky podléhá.